A druhá věc, je to i na pana ministra financí můžeme o tom ještě debatovat v září. Tam je sice hranice 2 miliony na ten jeden soubor, ale při té aplikaci se ukáže, že ten průměr je zhruba 500 tisíc a ne 2 miliony. Ale samozřejmě ministerstvo, když to počítá, tak si řekne tisíc vnuků krát 2 miliony, a říká, to jsou až 2 miliardy. Reálně to bude mnohem méně. A 200 milionů nepomůže ani dálnicím, ani vysokým školám, ani všem těm ostatním výdajům, o kterých pan ministr financí Ivan Pilný mluvil.

Odhlásím vás všechny, požádám vás o novou registraci. I poté budeme muset ještě učinit několik organizačních věcí.

Děkuji vám. Přerušili jsme tedy projednávání sněmovního tisku 403, bod č. 100 dnešní schůze, a budeme se jím zabývat jindy podle rozhodnutí organizačního výboru a Poslanecké sněmovny. Nyní je 14 hodin a vzhledem k dohodě, která padla mezi předsedy poslaneckých klubů, je potřeba rozhodnout o osudu této schůze. Jediným možným způsobem, jak ukončit tuto schůzi, pokud ji nechceme nechat otevřenou ale podle porady předsedů poslaneckých klubů ji máme uzavřít , je, abychom hlasovali pro vyřazení neprojednaných bodů z pořadu schůze Poslanecké sněmovny. To rozhodneme v hlasování číslo304, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení neprojednaných bodů. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.